V případě příspěvku poskytovaného na pořízení motorového vozidla skutečně dojdeme k situaci, že dávka bude poskytována vlastně všem žadatelům ve výši 200 tis. korun. Autoři to ani nepopírají. Já to nekritizuji.

Děkuji za pozornost. Děkuji, pane poslanče. Další vystoupí paní poslankyně Nohavová, připraví se pan poslanec Marek Černoch. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, důvodem předložení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením je odstranění děsivých opatření reformy exministra Drábka.

Dále návrh nově rozšiřuje postižení o tři těžké diagnózy, kdy systém těmto lidem dosud nepřiznával nárok na poskytnutí příspěvku na zvláštní pomůcky.

Dále dochází k zpřesnění terminologie, odstraňuje se požadavek na doložení celkové sociální a majetkové situace žadatele, posuzuje příjmovou situaci pouze žadatele o příspěvek na zvláštní pomůcku a nikoliv osob posuzovaných.

A v neposlední řadě odstraňuje nejednotnost výkladu, co je považováno za maximální výši příspěvku na zvláštní pomůcku, kdy se stanovuje pouze částka vyplacená úřadem práce a nikoliv finanční prostředky, které žadatel sám doplatil.

Přesto jsem přesvědčena, že by širší zastoupení předkladatelů, zástupců politických klubů, tedy více než dvou, eliminovalo případné diskutabilní body a navenek prezentovalo průřezovou shodu nad naléhavostí úpravy, tedy bez pozměňovacích návrhů, které může někdo chápat jako zbytečné zdržování. Ale chápu, že každá samostatná iniciativa se počítá, stejně jako se počítá s automatickou podporou KSČM. Navrhovaný zákon je opravdu pro ty nejpotřebnější a nejohroženější.

Dále zařazení tří nových diagnóz přímo do zákona se jeví jako nedostatečné a systémově chybné.

Zatím však nikdo tento režim posuzování nezměnil, a tak musíme respektovat současný řád.

Zdravotně postižení jsou ohroženou skupinou, to je fakt. Ale jsou i další ohrožené skupiny. Jste si vědomi toho, že vytváříte zvláštní skupinu, která bude při posuzování příjmové situace v jiném než standardním režimu? jak chceme v podstatě srovnat pro všechny skupiny.